Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Pozměňovací návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujeme dál.

Prosím stanovisko pana ministra. Pana zpravodaje? Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji. Ano, prosím o stanovisko pana ministra. Stanovisko pana zpravodaje? Přečíst, ano. Přečtu usnesení, samozřejmě, omlouvám se.